Prosím.

Pomocí tohoto seznamu prezident na svých cestách po krajích vyzývá hejtmany, aby s těmito památkami něco dělali. Rovněž je nabádá, aby trestali a pokutovali majitele památek, kteří se o ně nestarají. S tímto se pan prezident odkazuje na příslušný paragraf v památkovém zákoně, který umožňuje neukázněným majitelům uložit pokutu v maximální výši 2 miliony korun. V první řadě bych se ráda zeptala na to, co jako ministr kultury uděláte pro to, aby vlastníci s těmito památkami mohli skutečně něco dělat. Nebo budete prezidentův tlak ignorovat a kraje necháte, aby si poradily samy? Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

Chtěl bych paní poslankyni ujistit, že já tedy docela oceňuji tady tuto iniciativu a snahu pana prezidenta.

Já si myslím, že to je dokonce velice dobrá aktivita.

To si naopak myslím, skoro si myslím, že to je pro prezidenta něco, co bych dal jako příklad. Samozřejmě když se podíváte detailně na ty kauzy, tak zjistíte, že jsou velmi rozmanité. Vy dobře víte, že ne vždy jde o majetek státu. Někdy to je majetek obce, někdy jsou to privátní osoby.

A když se tím zabýváte, tak zjistíte, že každá vyžaduje trochu jiný přístup. A myslím si, že skutečně v některých případech jde o věci alarmující. A dokonce i to, co říká prezident, že by se mělo používat, pokud v takovém případě, to pokládám za naprosto opodstatněné. Když už tedy není nic jiného, tak aspoň ty lidi musíme hledat, jak je trestat. Protože to, že tady máme památky, které chátrají a které někdy dokonce hyzdí, jak jsem si všiml, i docela středy míst a obcí, to znamená, že jsou docela viditelné, to je ostuda, protože víte, že máme sousedy, kde se o tyto věci dokážou postarat. A já si prostě připadám, že to je jako naše hanba, pokud někdy máme dokonce na viditelných místech památky, které takto chátrají. Co bych ale možná trochu uvedl jako korekci, je to, že jsem přesvědčen, že v této zemi za poslední léta přeci jenom se investovaly peníze. A to udělali částečně i soukromníci a investoval stát. Můžete říci, že to nebylo dost.

Ale když se podíváme tedy na to, co se za těch řekněme 30 let opravilo, tak je to taky slušné dílo. Ale samozřejmě jsem si vědom toho, že je tady celá řada památek, na které je velmi smutné se podívat, a že bychom se měli snažit je řešit. Jenom vám chci říci, že opravdu přístup musí být velmi diferencovaný. I ty nástroje jsou diferencované. A podle mě k tomu patří i ty pokuty, pokud už není jiná cesta. Hlavně mi vadí třeba ty památky, které jsou vyloženě na očích a hyzdí prostě obce. A vypadáme jako někdo, kdo se není schopen postarat. Takže bych udělal určitou klasifikaci, pořadí toho, co nejvíc hoří, a snažil se potom, a teď podle toho, jaký je to typ, jaký je vlastník, hledat individuální přístup. Mám v plánu jednat v některých obcích, dokonce už jsem něco i stihl, a hledat společně s nimi, co může udělat stát, co může udělat obec, abychom opravdu využili všech prostředků. Tady bych skoro navázal na tu aktivitu pana prezidenta. Je dobře, že to zvedá. A my bychom i tady měli odvádět svou práci. Myslím si, že v tomhle nemáme žádný spor. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Prosím.

A to mě vede k položení otázky, v kolika případech byl tento paragraf v posledních letech použit a jaká byla výše uložených sankcí. Má prezident pravdu? Využívají ho příslušné orgány nedostatečně? A pokud ano, proč jsou tak zdrženlivé? Můžete mi prosím poskytnout statistiku, která by to dokumentovala? Samozřejmě vím, že ji nemáte v hlavě, tak jestli by bylo možné, zda něco takového je schopno Ministerstvo kultury dodat. Možná si odpovím sama na některou z těch otázek. Vy jste říkal, že bylo opraveno 700 ze 40 tisíc památek.

Děkuji. Prosím. Ale 700 je zhruba počet těch ohrožených.

To bylo to hlavní téma. O tom mluvil zřejmě jinde.

A mně připadá, že tady ale není nějaká univerzální odpověď, že by se dalo odpovědět jednoduše a jednoznačně.

Takže mně připadá, že tady to celkem funguje. A jde o to ale, jestli opravdu všichni takto mají zájem o spolupráci a jaké mají často skutečné zájmy. To byla poslední dnešní interpelace. Konstatuji, že dnešní jednací den jsme projednávání ústních interpelací ukončili. Končím tento bod. A než otevřu další bod, tak bych vyhlásil desetiminutovou přestávku, než se vrátíme zpět k ústavní žalobě, abychom se mohli připravit.